Proti tomu podává pan poslanec Bendl námitku. A aby to nebylo tak jednoduché, tak pan poslanec Kováčik se chce k tomu také vyjádřit. Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Bendl podle mého soudu podal námitku proti hlasování, které ještě neproběhlo, protože jinak to nelze.

Pokud to tak bylo, tak se všem omlouvám a můžeme postupovat podle toho, co navrhuje pan poslanec Bendl. Pokud to tak nebylo, tak skutečně nelze teď do procedury, která byla schválena, vnášet nové prvky. Souhlasím s postupem paní zpravodajky, proti tomu pan poslanec Bendl dává námitku. A já, aby to bylo naprosto košer, o té námitce pana poslance Bendla dám hlasovat proti postupu předsedajícího. Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Bendla, který nesouhlasí s procedurou tak, jak ji předsedající a zpravodajka navrhli. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Námitka nebyla přijata. Budeme pokračovat tak, jak navrhla paní zpravodajka.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 236. Návrh byl přijat. Výborně.